Děkuji, pane poslanče. To byla poslední přihláška do obecné rozpravy, a pokud se nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana poslance Vilímce, který opustil řečniště, aby se zase vrátil, protože je prvním přihlášeným do podrobné rozpravy. Děkuji. Prosím pana poslance Plíška. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou v systému.

A ten druhý pozměňovací návrh, který se týká zákazu firem členů vlády přijímat nenárokové dotace a investiční pobídky, má číslo v systému 4619. Prosím pana poslance Bendu.

Děkuji za pozornost. Také děkuji a prosím pana poslance Chvojku.

Pan poslanec Tejc.

Návrh ústavněprávního výboru rozšiřuje povinnost podávat přiznání pro soudce a státní zástupce a říká, že to bude neveřejně. Ten registr nebude veřejný. Nicméně je třeba také konstatovat, že nebude možné si informace vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jinak by ta neveřejnost samozřejmě nebyla naplněna. Takže spíš technický návrh. Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, tím pádem podrobnou rozpravu končím.

Vážený pane předsedo, já bych právě využil těch několika minut, já jsem nechtěl zdržovat po obecné rozpravě, abych umožnil načíst pozměňovací návrhy, a přece jen bych se k některým věcem, které tady zazněly, vyjádřil.

Z tohoto hlediska vlastně, teď pomíjím návrh poslance Bendy, který to chce zrušit a vlastně ponechat postaru, ale s tím máme právě tu zkušenost, že to nefungovalo, byť tady zaznělo něco jiného. My ani nevíme, jestli všechna ta evidenční místa tu činnost vykonávají. Ale s tím je také v rozporu s principem právě podávání oznámení ze strany soudců. Jaký to má vůbec smysl? Takže buď tam soudce vůbec nedávejme, anebo je tam dejme ve stejném režimu a ve stejném systému jako všechny ostatní. To samé ve vztahu ke státním zástupcům. Stejně tak jsem říkal, že jedním z těch principů, těch změn, je, že se zavádí vstupní oznámení.

V momentě, kdy ta oznámení budou veřejná, s výjimkou právě tohoto oznámení, což je také jeden z návrhů, tak pak vůbec nemá smysl toto oznámení zavádět, protože tím zmizí ta srovnávací základna.

Děkuji. V tom případě končím druhé čtení tohoto tisku.

Prosím pana místopředsedu volební komise, pana poslance Jana Klána, aby se ujal slova. Děkuji za slovo. Hezký večer, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové.

Já ten název nebudu opakovat.

Pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a způsobu volby. Ano, děkuji. Otvírám rozpravu.

Tak jak jsem navrhl, budeme hlasovat společně jedním hlasováním, tedy en bloc, všechna jména, jak jsem je před chvílí přečetl. Je to veřejné hlasování. Já ještě zazvoním na kolegy v předsálí, prosím ty, kteří nejsou registrováni. Tak je tu žádost na odhlášení. Takže se musíme všichni znovu registrovat, a jakmile se ustálí počet na tabuli, budeme hlasovat o usnesení, které máte k dispozici. Jedná se tedy o volbu členů vyšetřovací komise.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme zvolili členy vyšetřovací komise.

Tím pádem přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny a sejdeme se zde zítra v 9 hodin.